Ano, pane poslanče.

A já v tuto chvíli zahajuji hlasování o předneseném návrhu, tj. přerušení jednání dnešní schůze. Pane poslanče, je to tak? Děkuji za doplnění a zahajuji hlasování. Proti?

Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte.

Následoval zásah profesionálních a následně také dobrovolných hasičů, který byl přerušen až při zvyšující se intenzitě výbuchů. Zástupce Vojenského technického ústavu se ihned po výbuchu dostavil na místo, hodinu po výbuchu se dostavil rovněž pracovník Vojenského požárního dozoru a Vojenská policie ze svého centra v Olomouci.

Kromě jiného nasadil bezpilotní dron, který byl docela podstatným pomocníkem při zjišťování rozsahu škod a poškození jednotlivých objektů. Vojenský technický ústav mimochodem dodnes ze svého rozpočtu hradí významnou část některých nákladů spojených se zásahem všech složek. Zajímavé je, a možná, že to je jedna z těch překvapivých okolností, mimochodem které vytvářejí ale bylo to tady už zmíněno, jak řekl ministr obrany, panem premiérem neuvěřitelnou kumulaci nejrůznějších právních norem a předpisů a dalších okolností, které nějakým způsobem mají vliv na dění a v případě té havárie zásadním způsobem ovlivňují jednotlivé kroky a vytvářejí dost nepřehledné a netransparentní jakési hřiště pro to, co se má konat. Je to, jako by někdo téměř záměrně chtěl vytvořit něco nefunkčního a navzájem sice na jedné straně doplňujícího, na druhé si zdánlivě i třeba odporujícího. Čili Vojenský technický ústav jako státní podnik spadající pod Ministerstvo obrany, resp. založený Ministerstvem obrany, podléhá stále vojenskému požárnímu dozoru. Když vezmeme jenom tento jeden aspekt, tak celý ten areál, případně budovy používané Vojenským technickým ústavem fungují ve vojenském požárním dozoru. Všechny budovy pronajímané soukromým subjektům potom fungují, řekněme, v civilním požárním dozoru. A takových paralelních norem, podle kterých se řídí provoz v areálu, je celá řada.

Povinností těchto provozovatelů dle zákona o požární ochraně je zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany. To mají dělat ty jednotlivé subjekty, nikoliv pronajímatel. On nám to neuváděl jako vyčerpávající vysvětlení, a skutečně to mnohé z nás tenkrát vyčerpalo, ale jenom jako příklad toho, jak se věc, která není zase až tak složitá, dá složitě pojmenovat. Ministr obrany s plnou vážností a autoritativně tvrdil, že armáda reagovala na požadavky a na tu situaci promptně a samozřejmě vstřícně, úměrně také tomu, že situace byla vážná. A tak je tomu samozřejmě do této chvíle. Na všechny žádosti o pomoc ze strany velitele zásahu reagovali s rychlostí, jak to bylo jenom fyzicky možné. Ve prospěch zvládnutí situace vyčlenili vysoce kvalifikovaný personál, až 500 příslušníků armády, a to probíhá i v těchto dnech, ale i tu nejlepší techniku, mobilní velitelské stanoviště, pandury s termovizí, nočním viděním a kamerovým systémem, které mají tito vojáci ve výzbroji a které podstatně ještě zvýší bezpečnost zajištění toho areálu, která není fyzickou silou možná k realizaci.

Obrana poskytovala pouze maximální součinnost. Policie, resp. vláda rozhodla o přesunu munice a Ministerstvo obrany v požadovaném, a tedy velmi krátkém termínu zajistilo technické zprovoznění již zakonzervovaného muničního skladu v Květné. Ten termín byl třináctého. Předsednictvo Bezpečnostní rady státu dne 6. 12. rozhodlo také o zřízení meziresortního týmu pro právní otázky související s řešením této mimořádné události. Ministr obrany jmenoval konkrétního člověka, který zajišťoval, a přímo na místě, tyto otázky.

Jeho jediný subjektivní pocit, že nejednoznačnost zákonných norem a předpisů, ať už jde o požární ochranu, kontrolu nakládání s municí, možná i licenční řízení nebo dozor nad licencemi, ale také třeba přeprava tohoto materiálu, to všechno je velkou a nutnou příležitostí podívat se, jak to v České republice v tomto sektoru funguje, a nepochybně navrhnout v tomto směru nějaké pozitivní změny. Tak si všimněte, dámy a pánové!

Zdůraznil, že nechce politizovat události posledních dnů. Po prvním výbuchu 16. října byli všichni vystrašení. Nicméně se domnívali, že stát má věci pod kontrolou.

Vyzvali proto otevřeným dopisem již druhý den po prvním výbuchu ministra obrany pana Stropnického, aby věděli, co se vlastně stalo.